Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, já bych se chtěl jenom vyjádřit k návrhům zákonů opozice. Je pravdou, že jsme se sešli jako předsedové všech klubů parlamentních stran a domlouvali jsme se na tom, jestli budou zařazeny zákony opozice, nebo nebudou. Jak řekl pan kolega Sklenák, je tady jeden zákon, který navrhlo hnutí Úsvit, a to je vyšetřovací komise na D47. Ale zákon přece není ani levý ani pravý. Přece to není zákon levice ani pravice. Zájmem nás všech je vyšetřit, co se tam stalo, proč je dálnice taková, jaká je, aby se neutrácely zbytečně státní prostředky za nějaký šlendrián. To si myslím, že není žádné politikum a je to v zájmu nás všech. Ale skutečně opoziční zákony se na program jednání nedostaly, leží tady více než půl roku a my bychom je chtěli projednat, protože všechny strany slíbily přece před volbami svým voličům, že budou prosazovat svoje programy, a za tyto programy strany byly zvoleny. Takže ať už dopadnou zákony jakkoliv, ať budou schváleny, či nebudou schváleny, tak je projednat chceme. Děkuji panu předsedovi Fialovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Po něm pan předseda Kalousek. Pana premiéra můžu oslovit přímo. Pane premiére, nechal jsem se strhnout, nebyla to úmyslná lež. A máte plnou pravdu, pan ministr zdravotnictví u svého bodu byl. Nejenom vám, ale i ministru zdravotnictví, celé vládě či vládní koalici. Opravdu to nebyl úmysl. Člověk se někdy nechá strhnout. To prostě není pravda!

My jsme v úterý jako předsedové opozičních klubů protestovali jenom proti tomu, že jsou špatně zorganizovány schůze. Poctivá odpověď je: zapomněli jsme tam napsat jeden návrh. Tomu bych i rozuměl. A nechci se vymlouvat, že jsem tam nebyl, byli to jiní kolegové z naší politické strany. My jsme chtěli a voláme po tom, abychom si naplánovali program, ne abychom společně hlasovali. To je úplně něco jiného.

Ale pokud se normálně domluvíme na tom, které dny se bude jednat, jak dlouho dáte prostor pro opoziční návrhy, tak to bude fungovat lépe. To určitě ne. Ale byli bychom všichni klidnější.

Vy jste na nás zaútočil, přitom vy máte většinu v této Poslanecké sněmovně.

Ale je to vlastně mimo nepsané zvyky, mimo nepsané hodiny.

Jenom dvě reakce. Já si myslím, že to zdravotně postiženým zdůvodníme velmi dobře, proč máme tři schůze a proč jsme si dovolili svolat mimořádnou schůzi, abychom zařídili, aby neměli po Novém roce obrovské problémy, které by nastaly, kdyby tento zákon nebyl schválen, který je na 21. schůzi. Všichni by museli znovu k posudkovému lékaři, obrovské problémy s výměnou průkazů mimořádných výhod.

Samozřejmě jsme navrhovali bod zařadit do řádné schůze, a vy přece víte, že jednací řád známe stejně dobře jako vy, takže když jste dali veto na zařazení, tak jsme museli reagovat mimořádnou schůzí. A jinak pořád řeči o tom, že nejsme schopni sdělit představu o schůzi a že nekomunikujeme.

Vládní koalice má na každé schůzi zájem projednat vládní zákony především a chceme, aby schůze projednala všechny vládní zákony. Takže to je naše představa. Vy jste nám vaše představy taky řekli. Proto, jak jsem tady už říkal, jsme některé vaše návrhy zařadili, opoziční okénka tady byla.

Prosím, pane poslanče. Omlouvám se, pane poslanče, nemohu vám udělit slovo. Nacházíme se mezi body a mohou mluvit jenom ti s přednostním právem. Omlouvám se. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane premiére, já si dovoluji připomenout vaši větu, kterou jste pronesl zhruba před hodinou v rámci bodu daně z přidané hodnoty.

Na obhajobu vlastní neschopnosti vám času líto není.

Jenom prostě reflektuji to, co jsme tady slyšeli poslední hodinu. Zájem vlády je prosadit maximum vládních zákonů, zájem opozice je upravit je co nejvíc podle programu, který slíbila svým voličům, některým z nich i zabránit.